Ale to přepracování mi přijde jako trošku alibistické.

Já souhlasím s panem místopředsedou Bartoškem, který říká: tak to pošleme do těch výborů, tam můžeme debatovat. Ale vy nechcete. Přitom současně voláte, ti samí, že je třeba začít debatovat. Děkuji. Teď to chápu jako s přednostním právem zpravodaje. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

Já mám pořád ambici, pokud mohu ukončit rozpravu, dokončit to do 19 hodin, protože žádný klub nepožádal o prodloužení jednací doby po 19. hodině. Prosím, pane zpravodaji.

A k námitce pana kolegy Stanjury.

Já jsem nikde neřekl, že nejsem pro zákon o Národním parku Šumava. Ano, ale aby ten zákon prostě byl v nějakém konceptu s ostatními dalšími parky, a ne aby tady vznikaly samovolně jednotlivé návrhy o různých parcích. Děkuji. Prosím, pane předsedo.

No tohohle bodu. Ano, ano, ano.

Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. To máme odhlasováno. Můžeme pokračovat. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy ani faktickou poznámku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Zástupce navrhovatelů? Pane senátore? Máte zájem o závěrečné slovo? Ano. Tak prosím. Závěrečné slovo navrhovatelů.

Přešli na jinou mantru.

Platí územní plány obcí. Máli někdo chuť změnit územní plán, musí dostat souhlasné stanovisko státní Správy Národního parku a všech ostatních dalších orgánů.

V tichoučku si požádali o vybagrování všech cest, které na Šumavě existují, po kterých chodí turisté, po kterých se obsluhuje celé území. Málem to prošlo. Nikomu by to nevadilo. Myslivost. Další mantra, kterou vám vtloukají do hlavy.

Ptačí lokality. Těm, co jezdí na Šumavu, doporučuji jedno.

Uslyšíte.

Proto se jim snažíme trošku vypomoci tím, že bychom rádi získali některé pozemky z vlastnictví státu, a aby dostaly určitou kompenzaci za nevybíranou daň z nemovitostí, protože v těchto územích došlo k odsunu.

Jestli chceme mít Šumavu bez lidí, řekněme to rovnou.

Proč tu cestní síť taky chceme? Tam je zodpovědnost státu za spoustu věcí. Požár, úraz člověka, já nevím, a tak dál. Tu cestní síť musí někdo udržovat a spravovat, a my tedy říkáme v návrhu zákona, že by bylo vhodné, aby správa Národního parku Šumava se o tuto cestní síť starala a vedla její evidenci.

Ano, použili. Už to tady říkal pan poslanec Zahradník. Máme na to důkazy, můžete si je přečíst ve zprávách národního parku, kolik se v kterém roce těch pesticidů nakoupilo a použilo.